Nyní tedy s faktickou poznámkou pan poslanec Marek Výborný.

Vážený pane místopředsedo, vaším prostřednictvím panu předsedovi Kováčikovi. No, to přece nejde srovnávat oběti a ty, kteří páchali to násilí.

Přestaňme tady všichni relativizovat totalitní minulost, protože to je cesta, která vede k tomu, aby se ještě jednou opakovala. Děkuji.

Prosím, pane poslanče. Děkuji za možnost, že tady mohu promluvit.

To nebyla žádná populární práce, pro nás to byla výhoda, že na prvního máje jsme chodili dobrovolně.

Já tady chci říct, že normálním lidským přístupem je, že jsme se snažili všichni, kteří jsme to mysleli i se sebou vážně, dělat svou práci dobře. A tak si neumím prostě představit, že bych dělal práci špatně jenom proto, že jsem patřil k diskriminované části, že moji rodiče byli pronásledováni, ale že bych tu práci nedělal. Já bych byl velmi rád, abychom si uvědomili, že teď se doba naštěstí změnila v tom, že represe už není. Já jsem mohl po roce 1990 konečně vycestovat do zahraničí, já jsem konečně mohl začít dělat práci, kterou jsem si dřív velice přál. Já bych byl velmi nerad, abychom se i symbolicky vraceli k něčemu, co v minulosti bylo.

Pokračujeme ve faktických poznámkách.

Prosím, pane poslanče. Děkuji. Vážený pane předsedající, chtěl bych reagovat na pana poslance Kováčika prostřednictvím pana předsedajícího. Tohle, co jste tady předvedl, je skutečně hrozné. Mně je hrozně líto všech našich rodičů a prarodičů, kteří museli pracovat ve vaší socialistické vlasti. Nemohli cestovat, jak chtěli, mnohdy nemohli pracovat, kde chtěli, nemohli studovat, kde chtěli. A to, co tady předvádíte mně se chce říct, že se nestydíte. Ale vy se nestydíte.

Já vás jen seznámím s pořadím řečníků, kteří jsou přihlášeni s faktickými poznámkami. Pan předseda Stanjura, paní poslankyně Němcová, potom páni poslanci Bartoš, Svoboda, Bartošek, Farský, Bláha, Kováčik, Čižinský a pan místopředseda Filip. Prosím pana předsedu Stanjuru o jeho faktickou poznámku.

Já se nebudu přít s panem předsedou Kováčikem.

Mlátit holky na demonstracích bylo součástí vzdělání. To popisuje docela přesně komunistický režim.

Vaším smíchem, vaším vystoupením, vaším potleskem ukazujete, že existuje mentální koalice mezi vámi a komunisty! Paní poslankyně Němcová a její faktická poznámka. Prosím, paní poslankyně. Děkuji za slovo, pane místopředsedo. To důležitější řekl teď pan předseda poslaneckého klubu ODS Zbyněk Stanjura, který poukázal na tu mentální provázanost, a ta je tím největším nebezpečím budoucího vývoje České republiky. Já chci jenom, byť jsem si říkala, že to nemá cenu, reagovat na pana poslance Hájka.

Děkuji.

Děkuji.

Ředí se ten fakt, že pan Ondráček kandiduje na předsedu této komise.

A ta otázka prostě zní: Má člověk, který v osmdesátém devátém zasahoval, vést komisi zdůrazňuji vést která má kontrolovat činnost Generální inspekce bezpečnostních sborů? A odpověď je: Nemá. Jinak samozřejmě jste tady zvolení poslanci, lidé vás zvolili, můžete tady sedět. A to je ten rozdíl. Děkuji. Faktická poznámka pana poslance Svobody. Prosím, pane poslanče. Děkuji za slovo.

Můžeme pak postupovat lépe a rychleji.